Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 494. Návrh nebyl přijat. Máme tedy schválený pořad schůze a můžeme tedy podle tohoto pořadu schůze jednat.

Místopředsedkyně.

Zrovna sociální demokracie, která má ve svých stanovách povinné ženské kvóty.

A zrovna sociální demokracie nechce tady diskutovat otázku lidských práv, ženských práv. To je opravdu absurdní.

Takže by mě zajímalo, copak asi na to, jakým způsobem se členové této vládní koalice postaví k tomuto ožehavému problému, jak by se k tomu postavila ona. Víte, ono to opravdu není vtipné. Je to ukázka absolutní ironie.

Cítíme to tak všichni. A ještě Česká republika má šanci se proti tomuto jasně postavit.

Pokud nám to říct z nějakého důvodu nemůže, protože to neví, tak ať tady někdo z vlády České republiky, ideálně premiér nebo ideálně premiér společně s ministrem zahraničních věcí, společně s ministrem pro lidská práva, odmítne účast Saúdské Arábie v této komisi. Víte, ono to není jenom o této Radě pro lidská práva, konkrétně pro ženská práva, ale je to obecně o lidských právech.

Od okamžiku, kdy do ní Saúdská Arábie vstoupila, se porušování lidských práv touto zemí stále stupňuje. Koalice během konfliktu v Jemenu nezákonně zabránila a zranila tisíce civilistů. Bylo by velkým pokrytectvím dopustit setrvání této země jako aktivního člena v Radě, obzvlášť v situaci, kdy své pozice využívá k vlastní ochraně před převzetím zodpovědnosti za spáchání potencionálních válečných zločinů. Konec citace.

Získává podporu pro svého protivníka, aby dosáhla bezzubého vyšetřování na úrovni jemenského státu.

Jako po členovi Rady pro lidská práva je po Saúdské Arábii požadováno dodržování těch nejpřísnějších standardů dodržování lidských práv.

Koalice také opakovaně použila mezinárodně zakázaných zbraní v civilních oblastech.

Konec citace.